v tom je právě i ta podstata, proč je tak jednoduše spravovatelný a proč tak dobře funguje, jak oceňuje i opozice. A to je v tom, že právě není zatěžován žádným prověřováním. Žádnou kontrolou ex ante.

Samozřejmě pak jsou tam další náklady na potřebu dítěte.

A to, abychom dosáhli toho, že jedna osoba nebude pobírat z těch programů více. Takže to byl ten jediný důvod.

Takže to jsou jediné důvody.

Takže takto jsme to omezili.

A pak to dostane každý ten společník. Pojištění jsou jednatelé, nikoli společníci. A už asi je to všechno, co tady bylo řečeno. Děkuji vám. Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje? Nemá zájem. Takže otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já v krátkosti zareaguji na některé pasáže vystoupení paní ministryně, zejména co se týče rozpočtů měst a obcí. Nicméně dáváme opakovaně vládě ke zvážení jednu věc. Myslíme si, že ekonomika bude potřebovat další impulsy, a nám přijde rozumné, aby ty impulsy šly z obecní úrovně. My navrhujeme, aby vláda například z vládní rozpočtové rezervy vyčlenila částku cca 10,5 mld. korun, rozdělila mezi obce jednoduchým klíčem, na každého občana tisíc korun. To je částka, kterou si každý občan v té své obci umí představit. To znamená, obec, která bude mít 600 obyvatel, by dostala 600 tisíc. Zastupitelstvo rozhodne, jak je použije v rámci pomoci.

Za druhé by to byla věc jednorázová, nezatěžovala by rozpočtové určení daní do příštích let a byla by velmi užitečná. Myslíme si, že takových projektů je připravena celá řada.

Je tam zhruba 500 milionů žádostí, které splnily veškeré náležitosti, jsou připraveny, jenom tam je nedostatek finančních zdrojů.

Ty prostě nesplnily požadavky ať už technické, legislativní a podobně.

Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Děkuji. Jenom krátká reakce. Ono někdy rozdíl mezi investicí a opravou majetku je velmi tenký.

Děkuji.

Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu číslo 5129.